Místo aby byla podstatným způsobem revidována politika Bruselu, Juncker ohlašuje, že chce brexit využít k tomu, aby se rozšířila eurozóna a eurem se platilo v celé Evropské unii. On prostě vůbec nepochopil, že vlna nevole je odpor právě proti stále těsnější Unii a diktátu Bruselu. Ve svých reakcích také jasně ukázal, že není schopen sebereflexe svého chování a nemíní měnit svou arogantní politiku síly, kterou používá vůči členským státům. Místo racionálního vyjednávání o brexitu chce vést politiku spálené země a všem neposlušným dokazovat, že mimo Unii nelze existovat. Takové chování nezadržitelně povede k dalším exitům a ke konci společného trhu, který je pro Českou republiku chtě nechtě naprosto zásadní. Na jeho místo musí nastoupit někdo, kdo reformuje Evropskou unii, naváže standardní obchodní vztahy s Británií, ale hlavně vrátí Unii do stavu před Lisabonskou smlouvou, tedy do stavu, kdy Brusel nemohl a nesměl zasahovat do výsostných suverénních záležitostí jednotlivých států a kdy jsme mohli bez vedlejších efektů těžit z přínosů společného trhu. To je totiž jediná varianta spolupráce, na které existuje široká shoda a která je do budoucna udržitelná. Děkuji vám za pozornost a doufám, že i za podporu. Já vám děkuji. Dále s přednostním právem.... Mám poznamenáno, že to chcete dnes jako první bod? Nyní tedy požádám pana poslance Marka Černocha s přednostním právem. Ano. V tom případě řádně přihlášený pan poslanec Novotný.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Jedná se o tzv. krajskou známku, nový druh známky. V květnu minulého roku bylo první čtení. Takže občané samozřejmě čekají na to, jak to dopadne, protože tam už vznikla petice, jsou tam podepsány více jak čtyři tisíce občanů Karlovarského kraje, ale nejedná se o známku pouze pro občany Karlovarského kraje, ale jedná se o nový druh dálniční známky. Takže bych poprosil o zařazení na středu po pevně zařazených bodech, případně na čtvrtek též po pevně zařazených bodech. Děkuji.

Děkuji. Další řádně přihlášený je pan poslanec Marek Benda.

Prosím.

Nicméně navrhnu, abychom vypustili bod 34, vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Pokud by takový návrh nebyl přijat, pak navrhuji, abychom zrušili pevné zařazení bodu 34 na dnešek jako čtvrtého, pátého, šestého, teď je s otazníkem, kolik jich ještě projde před ním, ale prostě pevně zařazeného bodu a nechali ho normálně v programu, abychom tento bod neurychlovali, protože se obávám, že až k němu dojdeme, tak jsme tuto schůzi víceméně ukončili. Děkuji za pozornost. Děkuji. Posledním řádně přihlášeným je pan poslanec Soukup. Prosím.

Nemusí to být dlouhé jednání, mám připraven koncept rezoluce. Krátké zdůvodnění. V informační smršti posledních dnů tak trochu zapadla dost důležitá sdělení. Evropský soudní dvůr vydal verdikt, že zadržování běženců v detenčních zařízeních je protizákonné, měli by být puštěni na svobodu. To vnímám jako završení absurdního procesu, kde rezignujeme na potírání kriminálního jednání, jakým nelegální migrace nesporně je. Evropská komise připravuje směrnice o sjednocení azylové politiky a sociální politiky. Týden stará je zpráva o tom, že italští záchranáři vylovili za jeden jediný den u svých břehů na čtyři a půl tisíce migrantů z Afriky. A konečně jedna důležitá zpráva.

Proto vyzývám Poslaneckou sněmovnu, aby vyslala Evropské unii i Turecku naprosto jasné poselství, že Česká republika nebude ustupovat od základních hodnot, od principů demokracie a humanismu, nebude ohýbat zákony. Čím začít? Tady máme dluh i my. Učinilo to před námi už 20 evropských zemí, naposledy Německo. To všechno jsou důvody, které mě vedou k tomu, abych podal tento návrh právě teď, právě dnes a právě za těchto okolností. Děkuji. Já vás požádám o upřesnění vašeho návrhu, pane poslanče. V kolik hodin, prosím vás?

Nerozporujete tento bod, dobře, beru ho jako váš návrh. Já jsem jenom překvapen, co tady poslanci nebo i zástupci vládních klubů, vládní koalice předvádějí.

Možná že jo, možná že si můžeme začít dávat zařazovat body na absurdní časy, které ještě nejsou schváleny, ale já už opravdu toho začínám mít trochu s vámi dost. To opravdu nejste schopni se domluvit ani na programu schůze?